Shodli jsme se ale na tom, že tím, že nejsme garančním výborem, tak protokol samozřejmě i z celého průběhu jednání byl k dispozici poslancům, členům ústavněprávního výboru. Výbor pro bezpečnost nepřijal žádné usnesení a vlastně nechal rozhodnutí na ústavněprávním výboru a ten nakonec naštěstí k závěru a k usnesení dospěl, jak jste tady před chvílí slyšeli. Já vám děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku paní poslankyně Peckové. Prosím, máte slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové, pane předsedající.

Tím ovšem moje úloha neskončila. A já jsem tedy využila otevření trestního zákoníku k tomu, abych navrhla drobnou změnu.

O mnoho lépe na tom nejsou ani pracovníci, třeba pedagogičtí pracovníci, kteří s dětmi pracují, přicházejí do styku, protože následky sexuálního násilí na dětech se projeví na duši.

Současná právní úprava sice zavazuje každého občana k oznámení trestného činu, máli hodnověrné podezření, že byl spáchán, nebo se stal jeho svědkem.

Může oznámit pouze přečin zneužití dítěte za účelem výroby pornografie, protože je to taxativně uvedeno v § 368 trestního zákoníku.

Aby tedy měl lékař legální možnost tento trestný čin oznámit, je potřeba taxativně v § 368 pohlavní zneužití dítěte uvést, a tak ve větší míře chránit děti před těmito zločiny, jejich pachatele stíhat a postihovat. Já vám děkuji za pozornost a přihlásím se v podrobné rozpravě k tomuto svému pozměňovacímu návrhu. Já vám děkuji, paní poslankyně. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji vaši přihlášku. Prosím, máte slovo. Ještě jednou dobrý podvečer. Já si dovolím se tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který i s důvodovou zprávou najdete v systému pod číslem 4506.

Nikoho nevidím.

Tak předně...